Vláda navrhuje, abychom jednali podle § 90 odst. 2, to znamená, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Pan ministr dopravy má slovo, prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tento návrh zákona byl vládou Poslanecké sněmovny předložen s ohledem na vývoj projednávání novely zákona o loteriích, předložené poslancem Janem Volným, to je sněmovního tisku 437.

Proto se navrhuje zvýšit sazbu odvodu z loterií na 23 % pro všechny hazardní hry s výjimkou výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, pro které se navrhuje zvýšit poměrnou sazbu odvodu na 28 %. Dále se navrhuje pro tyto přístroje a zařízení zvýšit pevnou sazbu odvodu na 80 korun za každý den.

Lze uvést, že v případě výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení se efektivní zdanění v předloženém návrhu v zásadě rovná efektivnímu zdanění těchto přístrojů a zařízení navrhovanému v zákoně o dani z hazardních her. Důvodem je skutečnost, že pevná sazba odvodu 80 korun za každý den a přístroj nebo zařízení přibližně odpovídá 7 % poměrné sazby, a dohromady tak efektivní zdanění činí 35 %. Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodu, a to tak, aby dodatečný výnos z odvodu byl příjmem státního rozpočtu. Proto se poměr rozdělení dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení mezi stát a obce mění ze stávajícího poměru 80 na 20 ve prospěch obcí na 60 : 40 ve prospěch obcí. Navrhované změny by měly přinést dodatečný výnos pro státní rozpočet zhruba ve výši 2 miliard korun ročně. Výnos obecných rozpočtů by měl zůstat přibližně na stejné úrovni.

S ohledem na délku legislativního procesu proto vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Pro případ, že by s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v prvním čtení, budu žádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na sedm dnů. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já sice nevím, kdo v tomto procesu pochybil. Pan ministr Babiš... nicméně tento zákon sem byl skutečně doručen o den déle, než byl projednán a než sem mohl být doručen.